Takže to je můj pozměňovací návrh č. 3870.

Druhá věc je, že sice je v tom rozpočtu program Výstavba, peníze pro obce na bydlení, ale není tam v případech potřeby zaručena provázaná a v mnoha případech nezbytná takzvaná sociální práce.

Zase i při těch nejsložitějších případech stojí 50 tis. na domácnost na rok, aby se lidi stabilizovali, a pak už fungují. Tak tímto chci zdvořile požádat o podporu těchto pozměňovacích návrhů, upozornit na to, jaký systémový pohled ve finále ušetří peníze nás všech krom toho, že nám ušetří i nějaké trápení a pocit toho, že naše společnost nefunguje spravedlivě.

Ještě zmíním poslední věc.

Děkuji za pozornost a za případnou podporu pozměňovacích návrhů. Děkuji. A nyní tedy pan poslanec Čižinský, kterého ovšem v tuto chvíli nevidím, takže ho posuneme na konec. A prosím pana poslance Kaňkovského, připraví se pan poslanec Holomčík. Máte slovo. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, členové vlády, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se také vyjádřil k návrhu státního rozpočtu ve třetím čtení.

Nyní si vám dovolím připomenout své čtyři pozměňovací návrhy, které směřují do oblasti sociálních služeb a do zdravotnictví. Ona se již zde o nich částečně zmínila a já se ji pokusím ještě doplnit. Už tady také zaznělo a možná to tady ještě zazní, že problém financování sociálních služeb se stává takovou ostudnou černou můrou této Sněmovny, a mě velmi mrzí, že v podstatě rok co rok se tady o tomto problému bavíme při projednávání státního rozpočtu a rok co rok poté v prvním pololetí následného roku se tady dohadujeme, jak ty chybějící peníze do sociálních služeb dostat.

Bohužel došlo v té době k přijetí pouze menší částky, a neuplynuly ani dva měsíce a už jsme tady stáli a už jsme viděli, jakým způsobem se s tím sociální služby nedokážou vyrovnat, a pak to byly hodiny, respektive desítky hodin, mimořádné schůze, mimořádné body, tak abychom dokázali zajistit bezproblémový chod sociálních služeb. Mnohokrát jsme tady hovořili o tom, že nám chybějí peníze v sociálních službách zejména na platy. To bohužel stále platí. Ale je potřeba připomenout, že tak jak probíhá inflace v naší zemi, tak se výrazným způsobem sociálním službám prodražily i další vstupy, ať už se jedná o energie, ať už se jedná o služby, anebo například o nákup potravin. A jakým způsobem má jednat ředitel například domova pro seniory, když vidí zvyšující se faktury právě za energie nebo za nákup potravin a dalšího materiálu pro chod domova pro seniory, a oproti tomu má nadtarifní složky svých zaměstnanců? Co nakonec musí udělat? To znamená, že on nakonec ty faktury zaplatí a musí seškrtat nadtarifní složky pracovníků.

Ale můžeme se tomu tak úplně divit?

Unavený, špatně ohodnocený pracovník nikdy nebude tím správným pracovníkem a ve zdravotnictví a v sociálních službách je to vidět ze všeho nejvíce.

Dále se dostanu k pozměňovacím návrhům, které se týkají zdravotnictví. Tady musím říci, že vláda se hospicové a paliativní péči v posledních letech věnuje. Věnují se jim i zdravotní pojišťovny a za to jim patří poděkování. Nicméně tak jak je rozpočet navržený pro rok 2020, a to i s některými nespotřebovanými výdaji z let minulých, jsem přesvědčen, že ten dynamicky se rozvíjející segment paliativní a hospicové péče potřebuje navýšení.